Všimli si toho i zástupci ostatních dvou vládních stran, tedy kromě hnutí ANO, a mluvili o tom, a mluvili o tom i poměrně otevřeně. Já bych vám tady připomenul slova premiéra této vlády pana Bohuslava Sobotky, která řekl v březnu 2014. Cituji: Já bych osobně pokládal za nejčistší řešení, kdyby si pan Babiš vybral mezi tím, jestli bude podnikatel, nebo politik, a zvolil roli politika. Tolik před více než rokem pan premiér.

Dostává se tak díky tomu do permanentního rizika střetu zájmů. Naše zákony týkající se právě střetu zájmů, financování politických stran a regulace mediálního trhu nebyly na nic takového připraveny. O to větší je současná odpovědnost sociální demokracie jako tradiční vnitřně demokratické a svobodné politické strany. Odpovědnost za udržení demokratických pravidel a podmínek pro svobodnou politickou soutěž. Odpovědnost za to, že naše vláda stále cituji pana premiéra bude vždy důsledně hájit veřejný zájem. Ano, pane premiére, já s většinou toho, co jste tady řekl, souhlasím. Je to vaše odpovědnost. Je to odpovědnost vaší politické strany, ale bohužel, vy o té odpovědnosti mluvíte, ale nic s tím neděláte. Tváříte se, že je všechno v pořádku, a tím nehájíte důsledně veřejný zájem. A to, že si to uvědomuje i další, nejmenší člen vládní koalice, o tom svědčí slova Pavla Bělobrádka, který v březnu 2015 řekl: To, že tady to propojení je, věděli voliči už před volbami. Ani vstupem do politiky na tom Andrej Babiš nic nezměnil. Konečně, ani to nesliboval. Je to hodně nestandardní, nicméně je to realita. Tak já, když je něco hodně nestandardní v demokracii, tak mám ve zvyku zpozornět. Souhlasím s panem vicepremiérem, že to je hodně nestandardní, ale už se nehodlám smířit s tím, že to je realita. Ono to totiž není tak, že voliči věděli o střetu zájmů Andreje Babiše před volbami. O střetu zájmů věděli, ale nevěděli, že Andrej Babiš tohoto střetu zájmů začne využívat a že začne opravdu používat politickou moc pro svůj obchodní prospěch, pro svůj byznys, pro zisk svých firem. Nicméně když jsem pozoroval dění posledních dnů, tak asi na rozdíl od pana vicepremiéra jiní členové KDUČSL s touto situaci nějaký problém mají, protože pan ministr Jurečka měl tuto sobotu potíže při obhajování postu prvního místopředsedy strany, protože mnoho delegátů KDUČSL jasně řeklo, že není jasná jeho role v návrhu na další podporu biopaliv, a nepochopili, proč panu ministru Babišovi sehrál tak ochotně bílého koně a ujal se novely, která prodlužuje daňové úlevy pro řepková biopaliva do roku 2020, aby tak pomohl zakrýt ten nejmarkantnější střet zájmů, kterého se ministr Babiš dopouští. Jak konkrétně vypadá to zneužívání, využívání politické moci Andrejem Babišem ve prospěch jeho firem? Já tady připomenu pár skutečností, pár čísel. Nebudu už mluvit o tom, o čem jsme tady mluvili opakovaně, a to je zákon o spotřební dani, tedy podpora biopaliv, kde je to markantní a kde navíc došlo k naprosto pokryteckému jednání jak poslanců z hnutí ANO, tak poslanců z jiných vládních stran. Mohu připomenout další, podobnou záležitost a to byla obnova zelené nafty, na jejímž znovuzavedení finanční zisk pro firmu Agrofert je 32 milionů korun. To, že tu nějaký střet zájmů je, přece všichni víme. Ví to i Andrej Babiš, proto na schůzích vlády nejméně sedmkrát v poslední době oznámil střet zájmů. Mohu vám i vyjmenovat ty kauzy, kterých se to týká. Budeli to tak pokračovat, tak samozřejmě Andrej Babiš nebude moci ve vládě hlasovat téměř o ničem, protože bude mít u všeho střet zájmů, a pak si mohu položit otázku, jestli v té vládě nebude zbytečný. Ale pan ministr Babiš vyhlásí střet zájmů, někdo jiný se ochotně za něj ujme prosazování jeho zájmů, jeho ekonomických zájmů, předloží ve vládě to, co připravilo Ministerstvo financí, předloží to tady v Poslanecké sněmovně, a ten faktický střet zájmů a to faktické zneužití moci tady nakonec stejně nastane. Mohu pokračovat v těch konkrétních příkladech. Připomeňme si obří zakázku na zpracování dřeva Lesů České republiky, kterou zčásti získala firma Uniles holdingu Agrofert, anebo, ony jsou to maličkosti, ale to je vidět, že si Agrofert nemůže pomoct, z minulého týdne 5,4 milionu korun na propagaci turistického ruchu přidělenou Ministerstvem pro místní rozvoj, které shodou okolností řídí nominantka hnutí ANO. To, co je dnes také mimořádně závažné, na co jsme dnes upozornili veřejnost na tiskové konferenci, jsou investiční pobídky, které přišly nebo přicházejí nebo přijdou firmám, které vlastní ministr financí.

A opravdu se zdá, že Agrofert prosperuje.

Já kladu jenom otázku, na kterou si můžete odpovědět sami, jak je možné, že se firmě Agrofert tak dobře daří, tak mimořádně daří ve chvíli, kdy její majitel se přestal naplno věnovat jejímu řízení a věnuje se své činnosti ve vládě. Na tuto otázku já odpovídat nebudu, ale doufám, že si odpověď uděláte každý sám, resp. že si aspoň tuto otázku také položíte. Co z toho všeho vyplývá. Vyplývá z toho jednoznačně to, že premiér vlády nemá aktivity svého ministra financí pod kontrolou, protože jinak by nemohl dopustit to, co sám označuje za problematické, že v tomto směru vládu neřídí, anebo, a to je ještě horší, že tuto situaci nechce řešit. A pokud tuto situaci nechce řešit premiér, pokud ji nechtějí řešit demokratické politické strany zúčastněné ve vládě, pak tuto situaci musí řešit opozice.